Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Havlíčka, který navrhuje zařadit bod číslo 59, sněmovní tisk 153/1, podporované zdroje energie, za již schválené body. Může tak být?

Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 63. Návrh byl zamítnut.

Navrhuje se zařadit za již schválené body. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 72, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 62. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 75, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 16. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Roberta Králíčka, je to bod číslo 11, sněmovní tisk 131, novela zákona o kybernetické bezpečnosti, a to ve třech variantách. Ještě jsme pozapomněli, tedy já, na druhou variantu.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut.

První bod dnes, ve čtvrtek a v pátek. Budeme tedy hlasovat o pevném zařazení nejprve na dnešek jako první bod. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 62, proti 47. Návrh byl zamítnut. Nyní jsme se vypořádali s jednotlivými body.